Děkuji za slovo, pane předsedající.

Zda by nám alespoň ministr vnitra a ministr zdravotnictví mohli říct, na co konkrétně potřebují nouzový stav.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Předesílám, že tu budu vystupovat především jako člen ústavněprávního výboru, ale budu volit taková slova, aby tomu rozuměl skutečně každý, protože skutečně každý by tomu rozumět měl.

Ta byla vydána Ministerstvem zdravotnictví jako mimořádné opatření podle zákona na ochranu veřejného zdraví. Možná si říkáte, jaký je v tom podraz. Proč se vláda rozhodla pro systémovou změnu?

Co to znamená a v čem spočívá ten podraz?

To je něco, co je pro nás naprosto nepřijatelné a co bude mít zásadní důsledky. Zdá se mi, jako kdyby snad vláda chtěla, aby se každý občan v této republice aspoň jednou podíval před soud jako účastník řízení. Ale normální není se soudit.

A myslím, že mohou být úspěšní.

To znamená, bude povinen k náhradě škody na základě nesprávného úředního postupu. Protože ta opatření, která vydal pan ministr zdravotnictví zde přítomný, nesplňují náležitosti, které splňovat mají. Ten zákon o ochraně veřejného zdraví říká, že ta opatření mají povahu opatření obecné povahy. Musí být řádně odůvodněno kupříkladu. A to rozhodně přesvědčivě odůvodněno nebylo.

Aby řekla: milí podnikatelé, my jsme vám zavřeli provozovny, my vám tu škodu nahradíme.

Děkuji. Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, stojíme dnes před rozhodnutím, zda posvětíme záměr vlády a zvedneme ruku pro další prodloužení nouzového stavu v naší zemi, který je, jak se shodneme, nepříjemným zásahem do osobních svobod každého občana a který zároveň umožňuje vládě přijímat opatření, která by za normálního stavu přijmout nemohla. Jistě se všichni shodneme, že vyhlášení nouzového stavu za současné situace je opodstatněné, protože záchrana životů a zdraví obyvatel je prioritní. V pořadí druhou prioritou však musí být ochrana našich živnostníků a malých firem, na které mají současná opatření devastační účinek. Živnostníci nemohou provozovat svoji činnost, uchází jim zisk a mohou se dostat do neočekávané a přechodné platební neschopnosti. Týká se to i příjmů velkého počtu našich obyvatel, kdy zaměstnanci jsou propouštěni nebo v důsledku zavřených škol jsou rodiče nuceni pobývat doma se svými dětmi, což vede k výraznému propadu příjmů hodně domácností. Lze přitom očekávat, že tyto krátkodobé ekonomické dopady se budou i nadále prohlubovat. Všem těmto lidem jsme povinni pomoci, a to rychle a účinně. Vláda by podle mě v první řadě měla přehodnotit své priority v oblasti třeba státních zakázek. Zda je opravdu nutné třeba nakupovat drahé americké vrtulníky nebo posilovat drahé zahraniční mise. Pak se mi zdá neomluvitelné v této nelehké době vydávání stovek milionů na podporu politických neziskovek. Vláda by také měla, tak jak to v SPD celou dobu navrhujeme, lépe posoudit oprávněnost vyplácených sociálních dávek a přejít od vyplácení plošného k tomu adresnějšímu, které je vázané na splnění jistých podmínek, tak aby je obdrželi ti potřební, a ne paraziti.